Výbor?

Návrh přijat nebyl. Další prosím.

Kdo je proti?

Já předám řízení schůze. Prosím o strpení.

Hezké dobré dopoledne, milé kolegyně, milí kolegové.

Stanovisko pana ministra prosím. Stanovisko výboru?

Návrh nebyl přijat.

Autorem je pan kolega Huml. Stanovisko pana ministra? Stanovisko výboru? Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Stanovisko pana ministra? Stanovisko výboru?

Stanovisko pana ministra? Stanovisko výboru? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Stanovisko pana ministra?

Návrh nebyl přijat.

Týká se oprávnění ke správě nasmlouvaných spotřebitelských úvěrů po zániku oprávnění. Stanovisko pana ministra? Stanovisko výboru? Zahájil jsem hlasování o pozměňovacím návrhu F2 pana kolegy Humla.

Návrh nebyl přijat. Přecházíme od pozměňujících návrhů F k pozměňujícím návrhům G. Následuje tedy hlasování o pozměňujícím návrhu G1 pana kolegy Syblíka, vyloučení telefonické distribuce spotřebitelských úvěrů z působnosti regulace. Stanovisko pana ministra? Stanovisko výboru?

Návrh nebyl přijat. Další je hlasování o pozměňujícím návrhu G2 kolegy Syblíka, prodloužení doby trvání oprávnění vázaných zástupců z jednoho na tři roky. Stanovisko pana ministra?

Návrh nebyl přijat.

Stanovisko pana ministra? Stanovisko výboru? Zahájil jsem hlasování o pozměňovacím návrhu G3. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Já se omlouvám, pane kolego. Poprosím, aby se Sněmovna uklidnila přes všeobecné veselí a radost nad pozměňovacím návrhem G3. Prosím, pane zpravodaji. Prosím, soustřeďme se. Následující je o pozměňujícím návrhu G4 kolegy Syblíka.

Tento pozměňující návrh se týkal zástupce by splátku od spotřebitele měl místo předání v hotovosti poskytovateli vyúčtovat. Stanovisko pana ministra? Stanovisko výboru?